63.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zvýšení ochrany zdraví spotřebitele a zlepšení jeho informovanosti.

Transpozice tabákové směrnice je největší změnou v oblasti tabákových výrobků a elektronických cigaret od vstupu České republiky do Evropské unie. Její hlavní principy jsou následující:

Povinnost výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků za účelem sledovatelnosti těchto výrobků zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení.

Požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění na trh tabákových výrobků, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Kromě transpozice tabákové směrnice se upravují také některá ustanovení týkající se potravin: Konkrétně se jedná například o upřesnění požadavků na uvádění informací u nebalených potravin, například označení země původu musí být umístěno v těsné blízkosti nabízené potraviny. Povinnost uvést jméno, název nebo obchodní firmu a adresu výrobce alkoholického nápoje s obsahem alkoholu nad 20 %. Stanovení regulatorního rámce pro označování potravin slovy česká potravina a vyrobeno v České republice a grafického znázornění formou loga uvedeného v prováděcím právním předpise, a to i při jakémkoli jiném poskytování informací se stejným významem, zejména slovních, obrazových nebo grafických, to znamená prostřednictvím vlajky, mapy, grafického symbolu apod., naznačujících, že potravina byla vyrobena v České republice nebo že země původu potraviny je Česká republika.

Součástí navrhované právní úpravy je související změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik.